Není tomu tak.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 45. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 8 naší schůze. Předpokládám, že přihláška k faktické poznámce od kolegy Zaorálka je jenom překlepnutím, takže to odmažu.